Je tam celé spektrum těch variací. Jsou tam dotované tituly, ale jsou tam i komerční tituly. Takže se domnívám, že toto může napsat pouze člověk nebo skupina zpracovatelů, kteří mají velký problém chápat mnohavrstevnost a pestrost byznysových vztahů v České republice. Sociální dopady: Ano. Důsledkem návrhu zákona bude vyšší motivace poplatníků řádně přiznat a zdanit příjmy. Pokud se podaří omezit šedou ekonomiku a lépe plnit příjmovou stranu státního rozpočtu, nebude nutné zvyšovat daně, naopak může dojít ke snížení daňové zátěže. Zároveň vznikne větší prostor pro investice do vzdělání, zdravotní péče, sociální oblasti a podobně. Potenciální dopady na cenovou hladinu či na zaměstnanost vychází na základě prováděných analýz jako marginální.

Vy jste tento pilíř zrušili.

Vy jste druhý pilíř nedávno zrušili. Teď to prošlo, myslím, že včera, Senátem a co čert nechtěl, solidní by přece bylo, abyste se vrátili k předchozí praxi. Jestliže ve jménu nějakého záměru jsou navýšeny sazby daně a tento záměr byl potom zrušen, zlikvidován, tak logické je a slušné je vůči občanům, voličům této země, že se vrátíte na původní hladinu. Otázka zní směrem k předkladateli materiálu, proč jste to neudělali. Proč to neuděláte, proč to ani neplánujete? Za další. Nic vám nebrání v tom, abyste i nyní snížili daně.

Bylo by zajímavé spočítat spotřebu kávy na jednotlivých ministerstvech poté, co dostali velmi problematicky zpochybnitelný mandát, jak tam spotřeba kávy narostla. Tady se to zatím projevuje tak, že kvalita předkládaných materiálů, a je otázka, zda je to problémem nebo chováním úředníků státní správy, či neschopností jednotlivých ministrů, výrazně poklesla. Takže prosím, hazard, který vy chcete udělat s podnikateli, které zde sedící ministr Mládek, tehdy stínový ministr financí pan Mládek, označil za parazity, tak hazardem s touto skupinou se snažíte přesvědčit veřejnost na základě závisti, aby se připojila na vaši stranu. Ono se vám to dokonce i daří. Jenom občané do té doby, než na ně dopadnou konkrétní dopady vaší láskyplné péče a starostí o ně, nevědí, že se to bude týkat každého jednoho občana této země a týkat způsobem negativním. Velmi zajímavé je, že dopady na životní prostředí je tady uvedeno ne. Nebudu se uchylovat k vystupování jistého Davida Ratha, který tady v souvislosti s třicetikorunovým poplatkem těžce hřímal a dokazoval, jak narůstá úmrtnost kvůli tomu, že šokovaní lidé nemají 30 korun, a než zaplatí, tak stačí umřít. Nicméně domnívám se, že i na životním prostředí by se nechaly nalézt časem stopy, až možná desítky tisíc lidí pošlete z jejich živnosti na dlažbu, tak samozřejmě se budou živit, jak se dá, a používat k tomu nástroje, jaké se dají, a jedním z těch nástrojů je i také zoufalá ignorace některých ekologických záležitostí. Nebudu vás nudit obsahem celého materiálu, protože se budu věnovat stránku po stránce tomuto materiálu.

Jelikož zarputile vládní koalice na tomto projektu trvá, tak předpokládám, že v rámci přesvědčování z mé strany vás s tímto materiálem podrobně seznámím. Kapitola 1. Důvod předložení a cíle. 1.1 název Zhodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o evidenci tržeb.

Myslím si, že než daňové úniky pro vás je problémem vůbec existence nezávislého segmentu střední vrstvy, protože na rozdíl od některých komentátorů levicového zaměření střední vrstva nejsou jenom podnikatelé, to je širší konglomerát obyvatel občanů, jejichž výraznějším znakem než příjmy je chování k životu, respekt ke svobodě, mají rádi svobodu, protože se chtějí o sebe postarat sami, nechodí si pro dávky, nežádají o dotace, domy si staví sami. Jsou to lidé, kteří vychovávají své děti a myslí na budoucnost této země, a když si to dáte do kontextu s tímto šíleným projektem, tak je zcela evidentní, že vy chcete zaútočit na tuto samostatnou svobodnou a svéprávnou část naší společnosti.

Boj s daňovými úniky a efektivnější výběr daní je jednou z priorit vlády České republiky. V souladu s tímto cílem obsahuje programové prohlášení vlády závazek zavézt účinnou kontrolu tržeb prostřednictvím online systému evidence tržeb.

Pro mě odborníkem, člověkem na správném místě je ten, který než se pustí do reformování, tak nejprve vezme stávající systém, a když jsme byli předmětem takové kritiky, jak nevybíráme daně, jaké jsou obrovské daňové úniky, kolik lidí tady neplatí a jak se chováme nemožně, tak vždycky mistrovství někdo prokáže tím, že ve stávajícím systému má výrazně lepší výsledky.